A ten nejhorší stupeň je stupeň 4 a to už je začarovaný kruh, protože to je hraní motivované řešením problémů vzniklých v důsledku patologického hráčství.

Přestože nejhorší stupeň je stupeň 4, všichni víme, že stupňů je pět, protože začínáme stupněm nula.

U již vzniklého patologického hráčství je možné pozorovat určité fáze, kterými patologičtí hráči postupně procházejí.

Za třetí přichází fáze zoufalství.

Další poměrně klíčovou oblastí je biologický základ patologického hráčství a nesmíme samozřejmě zapomenout na její prevenci a možnou léčbu.

Dědičnost genetických predispozic pro tuto duševní poruchu prozatím nebyla potvrzena ani prokazatelně vyvrácena.

Jistě je možno souhlasit s tvrzením, že předcházet problémům je lepší variantou než řešit jejich následky.

U dětí však mimo školní prostředí hraje nejvýznamnější roli výše zmíněný rodinný a sociální systém, tedy ten vztah, ten vzor, který v rodině mám, nebo nemám. Bez jejich zaměření na vytvoření stabilního negativního postoje k hazardním hrám nebo alespoň dostatečného zdůrazňování nebezpečí spojených s hazardními hrami nebude prevence u dětí nikdy zcela fungovat.

Je to podobné jako u alkoholu. Hrající jedinci nebo již patologičtí hráči mají k hazardním hrám postoj pozitivní.

Největší šanci mají dle pana doktora Nešpora osoby, ke kterým má hráč velmi silné citové pouto.

Je potřeba nějaká substituce.